Já samozřejmě kvituji a vítám a děkuji za ta opatření, která se již podařilo zrealizovat, ale je tady velké množství lidí, několik statisíců rodin, domácností lidí, kteří donedávna řádně pracovali, platili své daně, ale prostě v tento okamžik jsou v situaci, kdy nemají prakticky žádné příjmy.

Platím dva nájmy z provozovny a mám další výdaje.

Takže ho mám dvakrát placené. A ve výsledku nemám nárok na nic?

Tady majitel píše: Mám malou firmu, kde jsem zároveň zaměstnancem. Předmětem podnikání je reklamní činnost. Funguji přesně 15 let a za tu dobu jsem nikdy nic státu nedlužil, platil vše včas.

A tak dále, píše pán z Brna. Jsou zde opravdu velmi smutné příběhy. Píše pán, který má také malé eseróčko, vládou uzavřený provoz v Praze. Nic, na nic nemáme nárok. Pokud nemáte ani na zaplacení odvodu státu, protože platíte bez jediné koruny příjmu veškeré fixní náklady dál, jste dlužník státu vyřazený ze všech programů. To lidé píšou velmi, ale velmi, často.

Mimochodem znáte nějakou školu, která nebyla uzavřena?

Chtěl bych velmi poprosit, aby vláda předložila a proto zařazuji tento bod na program zítra jako první bod jednání Poslanecké sněmovny, aby se na to vláda mohla připravit aby zde zazněly informace, jak máme těmto lidem odpovídat.

Dostávají negativní informace, nebo zamítavá stanoviska, o svých podporách a není tam žádné zdůvodnění. Volají a píší mně firmy, které mají dobré výsledky, ale protože mají vysoké odpisy, protože investovaly, tak jsou v účetní ztrátě, přestože v loňském roce třeba byly v zisku, a tyto firmy nemají nárok na žádnou podporu. Píší mi lidé, kteří třeba rozjeli podnikání za posledního půl roku. Takže prosím pěkně, aby vláda předložila, jaké další kroky bude realizovat na podporu těchto lidí. Tito lidé mají své rodiny, mají své děti a řeší, jak zaplatit nájem, jak uživit svoji rodinu, a jsou ve velmi těžké situaci. Je potřeba jim pomoci.

Takže prosím pěkně o podporu zařazení tohoto bodu Aktuální informace vlády o pomoci živnostníkům a firmám v České republice. Nenavrhl jste pevné zařazení, pouze zařazení nového bodu do pořadu této schůze? Navrhuji to jako zařazení pevného bodu zítra jako první bod jednání Poslanecké sněmovny. Omlouvá se paní poslankyně Lenka Kozlová ze zdravotních důvodů z dnešního jednání. Paní ministryně financí si přeje vystoupit s přednostním právem.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové. Pane předsedo, budu reagovat na vaše vystoupení.

Tak jenom pro vaši informaci. Takže žádné potvrzení o škole, v Pětadvacítce se nedává.

Návrh zákona je na pořadu této schůze.

Takže dohodáře tak jak jsem informovaná, bude pan poslanec Sklenák a paní poslankyně Pastuchová podávat pozměňovací návrh k ošetřovnému, kde budou řešeni dohodáři.

Takže prosím není to pravda to, co tady říkáte. Já vám děkuji. Registruji dvě přednostní práva.

Děkuji za to.

Děkuji. Jestliže nikdo s přednostním právem, budeme tedy pokračovat v písemných přihláškách k pořadu schůze.